Já vám také děkuji. Jestliže ne, tak tedy požádám pana poslance Volného, aby rovnou sdělil, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi. Děkuji. Takže já navrhuji usnesení ve smyslu, že Poslanecká sněmovna žádá pana premiéra o odpověď v této záležitosti kapitána Vybírala... Takže Sněmovna souhlasí, nebo nesouhlasí s žádostí Lubomíra Volného o to, aby pan premiér odpověděl kapitánu Vybíralovi v této jeho složité životní situaci, kdy sloužil jako příslušník Armády České republiky, a v současné době předkládá svou žádost.

Já bych chtěl, abyste souhlasili. Souhlasit s odpovědí pana premiéra?

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Usnesení nebylo přijato. Já vám děkuji a končím projednávání této interpelace. Další je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslance Jana Zahradníka ve věci energetické bezpečnosti České republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 684.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já bych se chtěl také vydat cestou mých předřečníků a dovoluji si vás požádat o to, abyste schválili přerušení projednávání odpovědi na moji interpelaci do doby přítomnosti pana premiéra.